Vážené kolegyně, kolegové, já jsem asi jedna z mála, kdo v této Sněmovně jednak učil a jednak skutečně pracoval i třeba v soukromém sektoru a v oblasti školství jinak.

Znalost lidí z praxe mimo školu může být velkou výhodou, ale nesmí znamenat, že děti budou učeny pedagogicky neodborně, nekvalifikovaně, tak jak o tom hovořili moji předřečníci. Za to by také měli být dobře placeni. Já zopakuji citát, který už jsem možná i z tohoto místa říkala několikrát.

S tím také souvisí podpora, která se absolventům při jejich nástupu dostane. Víme, a byla zde uváděna čísla, že mnozí absolventi do školy vůbec nenastoupí.

Důležité v tomto pozměňovacím návrhu je ustanovení uvádějícího učitele a definice adaptačního období. Já si vzpomínám na to, když jsem nastoupila po mateřské dovolené do první třídy, kde jsem učila, tak tenkrát něco takového existovalo.

A to bylo velmi důležité.

A tady bych mohla dlouho vzpomínat.

Další podstatná podpora, kterou učitelé dnes potřebují víc než jindy, je podpora a zase definice a odměnění třídnictví.

Proto náš pozměňovací návrh také zakotvuje specializované činnosti v některých odbornostech. Za velmi důležité považuji dnes, a to zase z pohledu sociálních věcí, z pohledu výboru pro sociální záležitosti a celé této odbornosti, pozici sociálního pedagoga. Opět ta současná nepříjemná situace, kdy, jak jsem o tom hovořila, covidová pandemie nám zasáhla do vzdělávání jako takového, rozevírá hrozivě nůžky mezi dětmi z různých sociálních vrstev.

A tady bych poděkování vznesla i Ministerstvu školství, panu ministrovi, že přece jenom to dokázali zorganizovat, a děkuji za to.

To vyžaduje vysokou kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Učitelé potřebují podporu společnosti. Celé společnosti. Pro děti, pro naše studenty, mladé lidi chceme to nejlepší a určitě všichni.

Já znovu zopakuji: zamysleme se nad tím, zda by nebylo dobře tento návrh zákona ještě vrátit k prvnímu čtení a do projednání školskému výboru, aby skutečně byl excelentní, tak jak si to školáci, tak jak si to učitelé zaslouží.